Kouření, obezitu, alkoholismus. Jak je možné, že kouření u nás je na trojnásobně vyšší úrovni než kouření na Novém Zélandu?

Máte dvakrát deset minut. Nebudeli rozpor proti tomuto postupu, v tom případě bych postupoval tímto způsobem. Prosím, máte dalších deset minut. Děkuji, pane předsedající. Za situace ohrožení základního fungování celého resortu zní jako špatný vtip pokus o zavedení jakéhosi připojištění, které by mělo umožnit nadprůměrně výdělečné populaci přístup ke kvalitnější péči.

Teď bych ještě stručně zmínil dvě agendy. Kde jsou sliby? Kde je kontrola kvality? Kde je reforma výuky? Prevence? Akcent na výzkum?

Není na koho se obrátit, není tady motivační prostředí.

A ke kvalitě řízení resortu nepřispěje ani redukce financování samotného ministerstva a jeho přímých agend.

Stejně tak tam nebyl pozván jediný opoziční poslanec, ale ani onkologické špičky včetně vedení odborné společnosti. Opravdu mě to mrzí, je to zbytečné. Jako absurditu vidím to, že vůbec nevidím nikde odborný program.

Na počátek a k podstatě věci.

Ty se do konce roku vyčerpají a od ledna, února začne péče skokově kolabovat. Jedinou cestou bude okamžitá změna rozpočtu a vedení resortu to dobře ví.

Děkuji za pozornost. Také vám děkuji, pane poslanče.